Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Tak nyní pan místopředseda Filip, poté pan místopředseda Okamura.

Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný.

Opět na ně nedošlo na minulé schůzi.

A ta ztráta samozřejmě se táhne dodnes. Připomínal jsem některé podniky v tom svém úvodním vystoupení a při zařazení bodu. A tentokrát navrhuji příští úterý jako pevně zařazený druhý bod. Předpokládám v 16 hodin, protože pravděpodobně ještě se najdou priority, které by tomu mohly předcházet.

Jsem přesvědčen, že je potřeba, abychom si to všichni uvědomili. Děkuji vám. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura.